Proč to říkám?

Není to pravda. Studie, které byly provedeny a publikovány, ukazují, že to riziko je přiměřené.

Senátní návrh ve svém dopadu, pokud se týká novelizačních bodů, které se dotýkají povinnosti očkování a průkaznosti, že dítě je očkováno, máli být přijato do některých zařízení nebo na zájmové akce, takže pokud by tato změna prošla, bude to změna velmi radikální, která de facto způsobí nepovinnost očkování, přestože jeho povinnost zůstává v zákoně. Proto velmi doporučuji, aby tato změna přijata nebyla, s tím, že jsou docela dobré evidence, jak se na Ministerstvu zdravotnictví začalo o celé problematice jednat v pracovní skupině, která pracuje velmi intenzivně a spěje ke konečnému stavu, kdy by byl očkovací kalendář přehodnocen, kdy by znovu byl výskyt všech benefitů a rizik zhodnocen pro jednotlivá očkování, a tam, kde se ukáže, že relace jsou hraniční, by byl očkovací kalendář zredukován. Další věc, o které mluví nikoliv populace rodičovská, ale populace medicínská, je ochrana lékařů před nepříznivými dopady komplikací, které při očkování vznikají.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych zakončil výzvou, abychom schválili tento velmi rozsáhlý a komplikovaný zákon o ochraně veřejného zdraví a jeho úpravu v té podobě, jaká prošla Poslaneckou sněmovnou, protože je tam celá řada, nebo převažující řada věcí, které nečiní žádné problémy, které byly odpracovány, a byla by škoda je narušit. K té specifické otázce očkování zcela určitě dle slibu Ministerstva zdravotnictví se budeme vracet a upřesňovat ho tak, aby vášně, které se zbytečně v populaci objevily, byly racionálně utlumeny a aby očkování znovu získalo plošnou důvěru našich obyvatel. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Teď tu mám dvě faktické poznámky. První je poznámka pana poslance Bendla. Tak už mám tři faktické poznámky. Potom paní poslankyně Nováková a potom pan poslanec Kostřica. Všichni dvě minuty. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, pane senátore, kolegyně, kolegové, já jsem se poměrně obšírně k tomuto tématu vyjadřoval při projednávání tohoto tisku při jednání Poslanecké sněmovny. Chtěl bych jako člověk, který je významně v konfliktu zájmů, protože mám doma šestiměsíčního kojence, a jako člověk, který když poslouchá bývalého vládního kolegu Leoše Hegera, když říká, že riziko je přiměřené, tak z toho já si vyvozuji, že riziko existuje. A já si nemyslím, že zdraví nebo že rodina je méně než stát. Já si myslím, že rodina je více než stát. Já si myslím, že zdraví, že moje zdraví není majetek státu, ale majetek můj a že v případě, že existuje takovéto riziko a stát nařídí lidem, aby povinně nechali očkovat své děti, pak by měl stát tvrdě platit za to, jestliže dojde k nějaké chybě, a jako že k ní dochází, což nepopřel nikdo z lékařů přítomných v Poslanecké sněmovně, že se to stává, že stát nařídí povinné očkování a to dítě se dostane do extrémních životních problémů, které asi není potřeba tady příliš popisovat. Já s povinným očkováním nesouhlasím. Jsem přesvědčený o tom, že je možné udělat jakýsi timing toho očkování, že není nutné kojence očkovat proti nemocem, které je možné získat pouze z pohlavního styku.

Děkuji. Faktické poznámky se nám to rozmnožily. Prosím paní poslankyni Novákovou a potom pana poslance Kostřicu. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já z pochopitelných důvodů senátní návrh podpořím. Ten důvod je stejný, pro který jsem nemohla podpořit návrh Poslanecké sněmovny, a sice žádný z pozměňovacích návrhů, včetně toho senátního, nepopírá povinné očkování.